Provedli jsme důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnocení jejich vlivu na výši obecné sazby daně.

Omezili jsme

Děkuji za slovo.

Pravděpodobně, pane premiére, víte, že jsou dneska asi poslední interpelace na premiéra i na vládu. Já jsem zaregistrovala za celé to čtyřleté období, že opozice velmi kritizovala to, že tady nemají možnost interpelovat.

Tak prosím, pane premiére, máte slovo.

Já vám děkuji. Poprosím, aby svou interpelaci přednesl pan poslanec Roman Kubíček, připraví se pan poslanec Jan Lipavský. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nejvíce se to dotýká našich domácností, protože 2 miliony domácností jsou připojeny na centrální vytápění, celkem to je asi 4,5 milionu osob.

Takže, pane premiére, prosím o odpověď, jak vláda, budu říkat celá vláda, protože to je víceméně záležitost více ministerstev, je schopna pomoct tak, aby tento cenový dopad nebyl tak dramatický. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

Já s vámi souhlasím.

Proč jsme prodali plyn?

Totální.

Dominantním palivem pro výrobu prodaného tepla v ČR zůstává uhlí.

Náklady na nákup povolenek se promítají do ceny tepla a ohrožují ekonomickou životaschopnost řady soustav zásobování tepelnou energií. Snahou a cílem České republiky je tyto systémy zachovat, modernizovat, nadále rozvíjet. Teď vidíme, co se děje.

A my nebudeme nikdy souhlasit, aby tady byl zákaz prodeje.